Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Petr Třešňák ale s přednostním právem se hlásí ještě pan předseda Faltýnek. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já budu velmi stručný.

Ještě jednou pěkný večer.

Oborové zdravotní pojišťovny hospodaří s částkou 130 miliard korun v rámci českého zdravotnictví. Způsob volby do správní a dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny je nám všem znám. Volíme je zde na plénu, a lze tak říci, že všichni pojištěnci vnímají své nepřímo volené zástupce díky volbě své politické strany.

Kdo jsou ti, kdo rozhodují o částce 130 miliard korun? Tyto otázky pak logicky vzbuzovaly další pochyby, jak transparentní takové volby jsou a zda nemohou existovat nějaké zákulisní tlaky těch velkých plátců zdravotního pojištění.